A jak funguje nyní a já teď budu mluvit úplně konkrétně jak funguje městská část v centru města. Je nás tady několik a není to jenom Praha, prosím.

To teď nebude možné.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady jde přece o to, že dneska ten systém bez problémů funguje a vůbec není důvod nutit všechny dětské skupiny absolvovat tuhle byrokratickou překážku ještě ani nemají jistotu, že je vůbec Ministerstvo školství povolí. To je jedna věc. Mě by skutečně zajímalo, jestli když tady argumentujete nutností vzdělání, jestli jsou doložena nějaká data, že je problém v rámci přípravného ročníku školek s tím, že by děti z dětských skupin dělaly nějaké problémy ohledně schopnosti fungovat v kolektivu nebo zvládat ty věci, které zvládat mají. Jsem přesvědčen, že žádný problém neexistuje, ostatně rodiče už dneska můžou ty děti vychovávat doma a nemá jim do toho stát co mluvit, a nechápu, proč bychom měli zbořit fungující systém dětských skupin a nutit je k nějaké byrokratické operaci, která navíc bude velmi náročná, co se týče třeba hygienických norem. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl fakticky zareagovat na většinu svých předřečníků. Musím říci, že mám docela dobrý pocit z toho, že pravděpodobně mám schopnosti mimořádně strhávat názorově lidi na svou stranu, protože jestli se dobře pamatuji, při prvním čtení jsem tady stál osamocen, maximálně se svými kolegy z Občanské demokratické strany, kteří jsme upozorňovali na to, že tenhle zákon je od počátku úplně nesmyslný, že se tady vůbec neměl objevit.

Nalijme si čistého vína.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně dětské skupiny u nás dál fungují a já nevidím důvod, proč by fungovat neměly. Rodiče, děti jsou tam spokojení.

Moc děkuji.

Jenom faktické poznámky jmenuji.

Vždyť já proti tomu vůbec nic nenamítám.

Já si myslím, že to není pravda, že to není ničím podložené, a ptám se, jestli tady pro to máte nějaká data, nějaké doklady, které skutečně by dokázaly, že tady je nějaký problém, který jsme přehlédli. Prosím, máte slovo. Ano, o přezkušování máte pravdu, ale když citujete školskou legislativu, tak je potřeba být úplný.